Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo šest o A10, což je odstranění povinnosti poskytování podpory na kalendářní rok. Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Jde o jasné určení konce soutěže. Úprava způsobená bodem 49. Hodnocení projektu přímo odborným poradním orgánem. Povinnosti poskytovatele zveřejnit odůvodnění, pokud rozhodl jinak než odborný orgán. Úprava postupu poskytovatele při zjištění nedostatku prokazování způsobilosti a zpřesnění lhůty pro zadávání údajů do infosystému. Výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu A15. Kdo je proti? Je to hlasování 180, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo deset je bod A15, body 54 a 55.

Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dostáváme se k hlasování jedenáct, což je pozměňující návrh A15, body 54, 56, 57 a 58.

Pan ministr?

Je to hlasování 182, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování dvanáct je pozměňující návrh A15 bod 46. Je to vyhlášení seznamu členů odborného poradního orgánu. Tady si dovoluji upozornit, že stanovisko výboru je nedoporučuje, protože došlo k dohodě mezi poslancem Pilným a poslancem Miholou. Neříkám, jak máte hlasovat, ale říkám, k čemu došlo. Stanovisko výboru nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Napřed bychom hlasovali o pozměňujících návrzích A4 bod 19. Jedná se o nové formy podpory výzkumu návratnou finanční výpomocí. Výbor nezaujal stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Takže tady jsme 13 nepřijali.

Stanovisko prosím. Pan ministr? Zahajuji hlasování, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tak jsme se dostali k velmi zajímavé situaci. Já vás teď poprosím, protože jsme... chtěl jsem říct neschválili pro stenozáznam.

Takže musíme to...